Děkuji, pane místopředsedo.

Bohužel tady není přítomen.

Protože moje otázky směřují na pana ministra vnitra Chovance a týká se to ustanovení, resp. nálezu Ústavního soudu v této věci, kdy se řeší právě to předávání informací mezi Policií České republiky a Vojenským zpravodajstvím.

A myslím si, že by tady určitě pan ministr Chovanec v tuto chvíli měl odpovídat na naše otázky, stejně jako pan ministr obrany Stropnický, za což panu ministrovi děkuji. Takže o něm nechám hlasovat bez rozpravy.

O procedurálním návrhu na přerušení jednání o tomto bodu na patnáct minut, jestli tomu správně rozumím, rozhodneme v hlasování číslo 59. Ale počkám, až bude dostatek přihlášených.

Pan předseda klubu ODS. Milí vládní kolegové, já myslím, že pro dnešek stačilo. Nevím, proč nás tak trápíte.

Ale možná si to někdy poslechnou nebo přečtou ti, kteří nejsou přítomni.

A nechci slyšet, opravdu nechci slyšet, že tady někdo obstruuje.